Zahajuji hlasování o všech těchto předložených návrzích dohromady a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh z grémia byl schválen. Nyní bychom se vypořádali s těmi třemi samostatnými hlasováními, která jsem avizovala, to znamená bod z bloku smluv, druhé čtení, za bod 65 právě schváleného pořadu zařadit bod 66, což je sněmovní tisk 45. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 3 je přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 149, proti 19. Návrh byl přijat, tím jsme tedy bod číslo 66 zařadili za bod 65. Zahajuji hlasování i o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl přijat. Nyní se vypořádáme s návrhem zařazení bodu 3 za právě schválený bod číslo 2, tedy sněmovní tisk 31. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pan předseda Okamura navrhuje jako první bod dnes nový bod, a to s názvem Politické podnikání hnutí STAN. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další body jsou navrženy panem... Prosím, k hlasování pan poslanec. Prosím. Hlasování nezpochybňuji.

Všechno je v pořádku, nebylo zpochybněno hlasování.

Ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl přijat. Nyní je hlasování o bodu číslo 8, a to tak, že pokud by, protože přichází na řadu po bodu 23, ale pokud by nebyl tento bod otevřen a projednán nebo otevřen pouze do páteční 9. hodiny ranní, tak aby byl právě na tuto hodinu pevně zařazen. Je to tedy bod číslo 8, stavební zákon. Nechám hlasovat o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro? Proti?

Návrh byl zamítnut. Ještě kontrola hlasování.

Omlouvám se všem kolegům a kolegyním, ale zdržela jsem se na tlačítku, ale chtěla jsem hlasovat pro.

Ještě jednou prosím o zopakování.